Tato částka zahrnuje provoz dvaceti organizačních složek státu, příspěvky na provoz, zřízení příspěvkových organizací, výdaje na nákup některých prostředků, výdaje na výzkum, inovaci, na národní zdravotnické dotační programy, na provoz lékařské záchranné služby.

Specializační vzdělávání je samozřejmě nedílnou složkou. Zdůraznil bych 50 milionů, které půjdou a jdou už dneska, a první diskuse proběhly, na automatizaci systému akreditace, což pravděpodobně nejvíc zajímá mladé lékaře, studenty lékařských fakult a lékařské fakulty.

Na to jde 50 milionů, na nákup, vývoj a implementaci příslušného programu, který bude samozřejmě zdarma k dispozici lékařským fakultám. Pochopitelně to probíhá v intenzivní debatě s děkany lékařských fakult.

I tady na mikrofon zopakuji to, co jsem jim řekl: To, co navrhujete, rozhodně budu prosazovat a dosáhneme toho.

Je potřeba se pobavit o financování společných programů České republiky a Evropské unie. Tady na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie je uvolněno 4,5 miliardy a dalších 800 milionů pak na kofinancování ze státního rozpočtu, aby ty projekty byly opravdu realizovatelné.

Chtěl bych zdůraznit šest položek. Ta první se týká valorizace platů včetně povinných odvodů placených zaměstnavatelem, tedy zaměstnanců ne Ministerstva zdravotnictví, ale všech organizací, které pod ministerstvo patří, a tady navýšení oproti letošnímu rozpočtu je o 134 milionů korun. Pak bych chtěl zmínit podíl státního rozpočtu na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a tady navýšení je o 200 milionů korun oproti letošnímu rozpočtu. Na mimořádný dotační program pro poskytování lůžkové péče bylo alokováno o 300 milionů korun více. Já jsem opakovaně říkal, že moje priorita je podpora specializačního vzdělávání.

Tyto čtyři obory chceme v příštím roce intenzivně podpořit. Navýšení částky na vzdělávání v tomto případě bylo o 100 milionů, to znamená, dalších 100 milionů dáme právě na podporu těchto čtyř oborů kromě sumy, která tam již je.

Ta diskuse probíhala s odbornými společnostmi, s příslušnými asociacemi, já jsem rád, že jsme dospěli ke konsenzu, a probíhá i s hejtmany on tady bohužel není, a přesto mu poděkuji. Konečně jsme posílili peníze pro leteckou záchrannou službu o 75 milionů korun, což je potřeba, protože letecká záchranná služba je důležitá. Pochopitelně budou probíhat dále diskuse o strategii na další období, kdy bude potřeba rozhodnout, jak dál s leteckou službou. Nechci jít do experimentů, chci kultivovat současný stav. Jsem si vědom toho, že vrtulníky, které jsou specializované pro záchranáře, se dneska dramaticky vzdálily vrtulníkům, které nabízí armáda. Proto budeme muset tímto směrem jít. Koneckonců vedlejší efekt je zlevnění ceny heliportů, protože heliporty pro specializované vrtulníky jsou levnější, mají nižší nosnost, a z toho důvodu chci, abychom co nejrychleji ve zdravotním výboru jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu předložili plán, který se mě určitě týkat nebude, bude se týkat nějakého budoucího ministra zdravotnictví, ale musím myslet i na to, co bude po roce řekněme 2030.

Opravdu tam chceme ty finanční prostředky alokovat, protože se domníváme, že bychom se měli držet toho, co je ověřené.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Obecně přece pan ministr ví, že pro příští rok redukce rozpočtu on tady sliboval, komu každému přidá.